Děkuji, pane ministře. A nyní se budeme věnovat interpelaci číslo 24, kterou opět bude podávat paní poslankyně Mádlová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, a vaším prostřednictvím, paní poslankyně.

To je bezesporu něco, co je určitě správně.

A jsou země, které typicky Finsko tu debatu posunuly hodně daleko.

Cokoliv, co se děje v českém zdravotním systému, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Pak bude čtvrtá, a to bych si dovolil doplnit, pokud budete mít doplňující dotaz, v té další odpovědi. Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

Ono to vůbec nebude tak jednoduché. Ano, vůbec nezpochybňuji vzácná onemocnění, to je všecko v pořádku, ale tam jde o ten souhlas. To znamená, že ke všem těmto datům má mít přístup nějaký evropský úřad, který posoudí bez vašeho souhlasu, jestli všechna tahle data, která jsem tady říkala, a je jich mnohem více, bez vašeho souhlasu předá, nebo nepředá.

Je to samozřejmě velmi, velmi složité téma, které není jednoduché uchopit. Kéž by to bylo za deset let. Já to jenom přivítám, protože to bude zárukou toho, že se o tom bude skutečně pořádně diskutovat. Děkuji.